Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj? Nemá zájem o závěrečné slovo.

Neeviduji podanou námitku proti tomu, abychom dále postupovali podle navrženého § 90 odst. Nyní tedy podle § 90 odst. 5 rozhodneme o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení, ale ještě než se tak stane, tak vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.